Pozměňovací návrhy uvedené pod písmeny H6, H9 a H10 se teď nehlasují z důvodu totožného znění s H3 až H5.

Stanovisko garančního výboru je záporné. Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko zemědělského výboru je kladné. Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro.

Hlasování číslo 146, přihlášeno 94, pro 90, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Stanovisko garančního výboru je záporné. Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro.

Návrh nebyl přijat.

Je to problematika vynětí půdy první a druhé třídy ochrany pouze pro potřeby veřejné infrastruktury, zemědělství, lesního a vodního hospodářství, rodinného bydlení nebo rekreace, a to pouze ve výjimečných případech. Zároveň ruší přestupek za využívání půdy první a druhé třídy ochrany jako plantáž dřevin. Stanovisko garančního výboru je kladné. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Poslední pozměňovací návrh H15, opět se týká zemědělského půdního fondu, příjemcem odvodu, a pokud není státní rozpočet, ale Státní pozemkový úřad. Stanovisko garančního výboru je záporné. Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro.

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko je záporné. Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 150, přihlášeno 94, pro 23, proti 29. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko garančního výboru je záporné. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti? Hlasování číslo 151, přihlášeno 94, pro 20, proti 37. Návrh nebyl přijat.

Takže tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovací návrhy kolegy Schillera. Jsme u pozměňovacích návrhů kolegy Holomčíka.

A dále jsou to přechodná ustanovení. Stanovisko garančního výboru je záporné. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím.

Stanovisko garančního výboru je kladné. Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Je to problematika: údaje z evidence stavu vod se zveřejňují jako otevřená data včetně nabytí účinnosti tohoto ustanovení. Stanovisko je kladné. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti? Hlasování číslo 154, přihlášeno 94, pro 89, proti 1. Návrh byl přijat. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu kolegy Munzara.